Cílem je stanovit seznam aglomerací v rozsahu urbanizované městské zástavby, která splňuje kritéria zákona, pro které následně Ministerstvo zdravotnictví zpracovává takzvané strategické hlukové mapy a příslušné krajské úřady pro ně následně pořizují takzvané akční plány. Pojetí, které nezohledňovalo vymezení aglomerace jako území městského charakteru s více než 100 tisíci trvale bydlícími obyvateli, bylo zneužitelné k obstrukcím při přípravě například vedení sítě TENT, to znamená ty hlavní proudy, to znamená klíčových záměrů dopravní infrastruktury v České republice.

Proces povolování dopravních staveb je vždy velice komplexní a ta vyhláška je pouze jedním dílčím předpisem. Také jsme se mohli dočíst, že vyhláška řeší stavebnětechnické provedení. Neřeší. Tato vyhláška neřeší žádným způsobem stavebnětechnické provedení, to znamená, zda povede silnice územím v tunelu, což jsem se také dočetla, že tato vyhláška to řeší neřeší u předmětných staveb a zejména pak v žádném případě nevede k redukci protihlukových opatření. Také pokládám za důležité, aby z tohoto místa z mých úst zaznělo, že stát v žádném případě nerezignuje na ochranu obyvatelstva před negativními účinky hluku. Naopak, je to také naše priorita, zvlášť Ministerstva pro místní rozvoj, v oblasti stavebního zákona. Strategické hlukové mapování bude i nadále probíhat ve vymezených aglomeracích a tak jako dosud i v územích, které procházejí hlavní pozemní komunikace, například dálnice nebo silnice první třídy, hlavní železniční tratě a v okolí hlavních letišť. Z vymezených aglomerací jsou nově vypuštěna některá katastrální území Prahy. Bylo to s nimi projednáno a vše to je ve vazbě na ten zákon o ochraně veřejného zdraví. Paní poslankyně, chcete položit doplňující otázku? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

Chápu, že výstavba dálnic a ochrana zdraví prostě jsou obě dvě důležité věci.

Děkuji. Prosím. Děkuji prostřednictvím paní místopředsedkyně paní poslankyni i za danou prosbu.

Souvisí to s tím zákonem o ochraně veřejného zdraví.

Proto se mění i ta vyhláška. To znamená, kde to není, tak ta území vypadla z dané vyhlášky, kde všichni byli zvyklí, že byli v té staré, nebo stávající platné.

Zejména u dopravních staveb návrh vyhlášky neruší či neomezuje speciální posuzování.

Protože já chci mít nejdříve všechny připomínky, abychom to řešili komplexně. Takže ano, jednání svoláme, kolegové, případně i já budeme přítomni. Hezké dobré odpoledne. Děkuji paní ministryni i paní poslankyni.

Podle informací ze zdravotních pojišťoven v poslední době začíná být velký tlak na úhradu právě podle tohoto § 16 a podle mého názoru je toto vymezení v zákoně nepříliš přesné a vyžaduje upřesnění.

Děkuji za pozornost a těším se na případnou odpověď. Já děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně. Šestou interpelaci přednese pan poslanec Simeon Karamazov, který bude interpelovat přítomného ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ve věci statusu veřejné prospěšnosti. Vážený pane ministře, v březnu letošního roku jsem se vás na tomto plénu dotazoval, v jaké fázi se nachází příprava zákona o statusu veřejné prospěšnosti.

Jsem potěšen, že jste dodržel slib daný v odpovědi na mou interpelaci a vaše Ministerstvo v květnu návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení skutečně předložilo.